Jenom rychle.

A že my jsme neudělali žádnou reformu, sociální demokraté? No, neřečníme, nemluvíme o reformách, ale snažíme se, aby ty důchody byly důstojné.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nerad prodlužuji toto jednání, ale před závěrečným hlasováním bych požádat o deset minut přestávky na poradu klubu. Před zahájením hlasování. Před zahájením hlasování. Takže 10 minut.